Děkuji, vážený pane předsedající.

Takže nyní vystoupí pan poslanec Dominik Feri a připraví se paní poslankyně Pavla Golasowská. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády...

Já si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu s názvem informace ministra školství a ministra zdravotnictví k opatřením.

To jsou věci, které bychom měli řešit.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ta sterilizace probíhala až do začátku devadesátých let. Je to téma, které se tady na Sněmovně řeší už spoustu let, a já věřím, že naše

Protože už ani neslyším, co paní poslankyně přesně navrhuje, protože teď bude ten klíčový bod vystoupení, konkrétně na kdy. Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo.

Samozřejmě je nutné, aby u toho byl pan ministr Brabec, ministr životního prostředí.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

A to z toho důvodu, že jde o implementaci evropské směrnice proti praní špinavých peněz, kterou jsme měli implementovat už 10. ledna letošního roku. A vlastně ten změnový zákon, který tedy jde společně s tímto návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů, sněmovní tisk 909, má být již projednán ve třetím čtení tento čtvrtek.